Prosím, pane ministře, máte slovo.

S tím, že jsme řekli, že se obecně k otázce hromadných akcí vrátíme zítra na Bezpečnostní radě státu. Požádali jsme pana ministra vnitra, vicepremiéra Hamáčka, protože Ministerstvo vnitra má přehled o těchto hromadných akcích, aby ho předložil, a budeme o tom jednat.

Ale ten detail budeme bezesporu zítra řešit na Bezpečnostní radě státu.

A vidíme to i na těch současných případech, na těch pěti případech.

Já si myslím, že to v tuto chvíli namístě je.

Celá řada leteckých společností už v minulosti, v posledních dvou měsících, zrušila přímé letecké spojení mezi svými zeměmi a Čínou nebo Itálií.

Ale jinak všechny evropské aerolinie do jedné přerušily přímé lety mezi evropskými zeměmi a Čínou.

Ale z Číny si myslím, že teď není ani ten zásadní problém.

K té poslední otázce.

Poptávka je obrovská, je v řádu stovek milionů respirátorů. A všechny státy s tímto do jisté míry bojují, včetně Itálie a dalších zemí. Dneska jsme s nimi měli jednání, tak abychom alokovali ty kapacity pro zdravotnictví, pro zdravotníky včetně praktických lékařů, ovšem samozřejmě bude to otázka nějaké diferenciace. Protože primárně z mého pohledu musíme zajistit infekční oddělení, musíme zajistit zdravotníky, kteří třeba přijdou s tím pacientem do kontaktu někde na příjmu v rámci nemocnice. Ti musejí mít ochranné pomůcky, protože v drtivé většině případů skutečně pacienti přijdou do nemocnic. A na praktické lékaře taky nezapomínáme a řešíme teď výrobní kapacity tak, abychom jim toto mohli zajistit.

Děkuji panu ministrovi a nyní kolega Dvořák ještě posečká máme čtyři faktické poznámky.

Děkuji za slovo. Pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem rád, že se tomu česká vláda věnuje.